Děkuji. Nyní paní poslankyně Zuzka BebarováRujbrová, poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Paní ministryně prostřednictvím předsedajícího, výbor pro bezpečnost většinou svých hlasů na svém jednání 19. dubna v Ostravě přijal usnesení, kterým vás vyzval k pozastavení v té době vámi čerstvě vyhlášeného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Vězeňské služby.

Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Já se, pane místopředsedo, také omlouvám, ale kolega tady tak zásadním způsobem lhal, že očekávám, že se mi omluví, protože kromě toho, že mě monitoruje on, tak mě monitoruje velmi špatně, ale předpokládám, že mě monitorují tyto kamery, které potvrdí, že jsem tento sál ani na minutu při té rozpravě a při řeči paní Válkové neopustila. Byla jsem tamhle u kolegů, kterým jsem něco hlásila do notýsku, ale tento sál jsem neopustila, na rozdíl od vaší paní ministryně, na kterou jsme tady čekali, a museli jsme přerušovat schůzi, protože ta tady nebyla, ta pracovala pravděpodobně někde jinde, nebo jak říkáte vy, makala. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já jenom upřesním. Já jsem sledoval místo, kde paní poslankyně sedí.

Nyní pan poslanec Pavel Blažek v podrobné rozpravě. Pane kolego, prosím.

A teď jsem, teď radši neřeknu ještě, co bych chtěl říci, ale prostě ta metoda je odsouzeníhodná, je špatná a neřeší vůbec nic aktuálního.

Děkuji. Jedině kolega Daniel Korte, tomu děkuji za dodržování jednacího řádu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Tak já myslím, že bychom se mohli s panem kolegou Laudátem, prostřednictvím vás, dohodnout, že by tady ten zítřejší jednací den začal minutou ticha.

Pan kolega Blažek ještě v podrobné rozpravě. Já nerad brzdím na první pohled sympatické, pěkné věci, ale prosím vás, jak budeme vysvětlovat jiným, co zahynou ve službě státu, že za ně tu minutu ticha držet nebudeme, což nebudeme? Jediným důvodem že nebudou v médiích?

Nyní pan kolega Miroslav Kalousek, poté paní poslankyně Jana Černochová, poté pan poslanec František Laudát. Snažím se udržet pořadí. Pan kolega Hájek se omluvil paní poslankyni Černochové, tak mi přijde fér, abych já se omluvil prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Hájkovi, že jsem odešel. Já jsem skutečně odešel, protože jsem si narychlo potřeboval ověřit naprosto neuvěřitelnou informaci, která svým způsobem také zapadá do bodu informace o vymahatelnosti práva. Vzpomínáte si, kolegyně a kolegové, na tu skandální tiskovou konferenci, kdy první místopředseda vlády a ministr financí řekl, že jakási redakce echo24.cz

Tak ta finanční kontrola do redakce echo24 nastoupila.

A projednáváme tady, prosím, vymahatelnost práva, předpokládám tedy, že svým způsobem i zneužívání pravomoci. Vážně chcete předstírat, paní ministryně, že tady střežíte právo? Paní kolegyně Černochová v podrobné rozpravě. Moje vystoupení se týká usnesení.

A nemusíme na to přijímat jako Poslanecká sněmovna žádné usnesení.

Ale pokud by i došlo na nějaké doprovodné usnesení k tomu, k té události, tak zase není to vhodné do tohoto bodu, který, ať už udělal pan Koskuba co udělal, tak prostě to téma se rozšířilo někam jinam, a když už všechno směrem k té policistce, tak radši bych to doporučoval nechat na ráno. Děkuji.